Dosažený schodek státního rozpočtu se navrhlo vypořádat změnou stavu státního dluhu o 401,15 miliardy korun a změnou stavu na účtech státních finančních aktiv o 18,54 miliardy korun. Úplně odlišná situace z pohledu veřejných rozpočtů.

Čili já chci říct, že přes tu složitou dobu se podařilo, byla v podstatě udržena nejnižší nezaměstnanost, vznikly určité úspory, protože lidé také velice byli omezeni v utrácení tím, že byla část ekonomiky uzavřená, bylo nemožné jezdit na dovolené a podobně, takže si vytvořili určité rezervy, o čemž také jsme tady včera hovořili.

To jsem považovala také za úspěch.

Zároveň tato opatření napomohla minimalizovat dopady na růst střednědobý a dlouhodobý.

Takže my jsme museli zpřísnit to si dobře určitě pamatujete a tím pádem samozřejmě kompenzovat, protože to zasáhlo především služby a maloobchod.

Já tady mám přesný rozpad tabulky, ale nebudu to tady číst, protože každý to máte k dispozici.